Myslím, že hned tu první středu budou lhůty naplněny. To je dobře, ale za normálních okolností bychom bezesporu navrhovali přerušení bodu do přítomnosti pana ministra dopravy. Já to v tuto chvíli neudělám, abych nepřispíval k prodlužování projednávání toho zákona, když říkám, že s tím vláda a Ministerstvo dopravy přichází pozdě.

Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Možná vás to, kolegyně a kolegové, překvapí, ale já si vážím seriózního vystoupení pana předsedy Stanjury.

Nicméně včera mě poprosil, požádal o to, abych ho omluvil, pokud tato situace nastane, a tato situace nastala, že se vlastně dověděl předevčírem, že by se měl na žádost pana prezidenta zúčastnit setkání se slovenskou prezidentkou paní Čaputovou, a proto vlastně se z tohoto jednání omlouvá. Nicméně beru tu připomínku pana předsedy Stanjury, že si dám pozor na to, aby když budu žádat o předřazení bodu, aby ten ministr tady fyzicky přítomen byl. Budeme se zabývat rozpravou podle jednotlivých přihlášek.

Děkuji. Vážený pane předsedající, paní ministryně, dámy a pánové, já budu stručný. Já jsem chtěl upozornit na dva pozměňovací návrhy, které jsem podal a vložil jsem do systému, následně se k nim přihlásím.

Pochopitelně to bylo konzultováno s Ministerstvem dopravy, je to se souhlasem Ministerstva dopravy a dává to možnost. Takže to je první pozměňovací návrh.

Děkuji panu poslanci Milanu Ferancovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, dobrý den, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych vám chtěl jenom představit krátce pozměňovací návrh, který je podán pod číslem 3003, ke kterému se v podrobné rozpravě přihlásím. V podstatě se jedná jenom o jednu jedinou věc, aby byla osvobozena od dálničních poplatků vozidla, která jsou vybavena zvláštní registrační značkou historického vozidla a kterým byl zároveň vystaven i průkaz historického vozidla.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Kolegyně a kolegové, přeji vám dobré dopoledne. Děkuji za slovo v obecné rozpravě.

Neřešme minulost, teď je vše připraveno a na ten systém postupně přecházíme. Je taky dobré a korektní vysvětlit nebo uvést pro případné kritiky, že ta filozofie je připravena v jakýchsi dvou stupních, nebo dvou krocích.

Bylo tady zmíněno i to projednání. My jsme před malou chvíli uvažovali a diskutovali, jestli zkrátit lhůtu pro projednání, ale není to potřeba. 1 jednacího řádu třetí čtení má být za 14 dnů, nebo ta základní lhůta je 14 dnů a červencová schůze bude vychází to zhruba na 20 dnů od této chvíle. Hospodářský výbor je připraven po druhém čtení návrh zákona prodiskutovat v úterý příštího týdne a vše bychom měli stihnout. A nyní kratičký komentář ke třem pozměňovacím návrhům, které jsou uvedeny v systému pod mým jménem. Já se v podrobné rozpravě nebudu hlásit k tomu prvnímu, protože jsem ho inovoval.

Jsem připraven vysvětlit zdůvodnění, jsem připraven i argumentovat tím, z jakého důvodu jsem tento návrh podal. Druhý můj návrh se týká víceméně administrativního zjednodušení registrací pro držitele průkazů ZTP, ZTPP a podobně, tak aby nemuseli sami manuálně hlásit do systému, že mají ten průkaz, ale aby to systém sám viděl automaticky a policista v počítači si mohl podle registrační značky vyhodnotit, že to auto může použít, pokud tedy převáží zdravotně postiženého, může využít zpoplatněnou komunikaci, ale nemusí mít tu tzv. dálniční známku.

Systém je nastaven tak, že je to maximální možná výše, a o té výši rozhoduje svým nařízením, resp. vyhláškou vláda.

Tuším, jaké přijdou od kolegů argumenty. To já nechci předjímat, ale pravda je, a řada kolegů z hospodářského výboru to ví, že svádím velmi složité debaty o budoucím financování dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury, a tady říkám korektně, férově a na rovinu, že je to snaha o to, abychom zvýšili možné příjmy, které přímo ze státního rozpočtu jsou alokovány a zákonem vlastně svázány právě s rozpočtem dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury. Takže tolik na úvod do debaty a určitě jsem připraven na kolegy reagovat.